To je důležité.

Čili pokud jste přihlášeni k této interpelaci, tak je tam jenom hodina pro něj.

Jiný ministr se zatím neomlouvá kromě těch, kteří byli konstatováni ráno, a teď tedy pan ministr Němeček od 17 hodin a paní ministryně Válková. Od kolika hodin, paní ministryně?

Zopakuji tedy omluvy, které byly konstatovány ráno.

A pan ministr Ťok, který se omlouval taky jenom dopoledne, ale už přišel na ten bod.